Jistě budeme slyšet spoustu zajímavých slov, možná i dojemných slov, ale mě, dámy a pánové, nikdo nepřesvědčí, že hlavní jádro pudla je skutečně v tom, co pan starosta naznačil, že o takto závažnou munici se starají soukromé firmy.

Ale za sebe vám mohu říct, chceteli se touto další mimořádnou schůzí dobrat tohoto závěru, pak pochopím, proč tu je. Protože pouhými slovy nezabráníme tomu, aby se to neopakovalo. Děkuji za vaši pozornost. Děkuji i za dodržení času.

Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane premiére, vážení pánové ministři, dámy a pánové, projednáváme dnes důležité téma, a to nejenom tím, co se stalo, ale především proto, že místo krizového řízení vidíme na úrovni kraje i vlády jen chaos.

Být na jeho místě, rozhodně bych neměla klidné spaní.

A bez této kartičky nejezdím na dovolenou, nechodím ani do lesa, prostě tuto kartičku, která řeší krizové řízení v případě, kdy se něco stane, a jsou na ní všechny kontaktní údaje a telefonní čísla, nosím stále s sebou. Reakce vedení Zlínského kraje vykazuje znaky nepřipravenosti na podobnou situaci. Samozřejmě že se jedná o událost, které jsme v novodobých dějinách ještě nikdy nečelili, a chybí zkušenosti.

Jednání pana hejtmana Mišáka a jeho některá vyjádření napovídají, že připravenost kraje na takovouto situaci byla velmi malá. To je zarážející zejména s ohledem na skutečnost, že pan hejtman není ve své funkci nováčkem, ale naopak je hejtmanem již šest let.

A že měl být tudíž zahrnut do krizového plánu kraje.